Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, omlouvám se za malinké zdržení při začátku projednávání tohoto bodu. Procedura je skutečně velice jednoduchá, jak řekl pan předseda, protože byl podán pouze jeden pozměňovací návrh ve druhém čtení, a to pana poslance Zbyňka Stanjury. Týká se vyjmutí z prodloužené lhůty na aplikaci údajů dokumentujících přítomnost vozidel na stanici technické prohlídky. Druhým hlasováním by mělo být hlasování o zákonu jako o celku. Tak tedy budeme postupovat. Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Negativní. Pan ministr? Také negativní.

Tento návrh nebyl přijat.